V těch větších městech to bude daleko vyšší zdražení, protože tam jsou vyšší koeficienty a vyšší sazby, v těch menších obcích to bude méně. Ale zdražuje se to prostě všem a na dvojnásobek. V tom konsolidačním a jak já říkám, daňovém balíčku jsem se dočetl, že to bude příjem státu.

Jak to bude? Protože já tady budu, já si vás dovolím citovat, který jste před volbami říkal a říkal jste to, že zvýšení daní z nemovitosti mít kde bydlet není luxus, odmítáme vyšší zdanění nemovitostí.

Využívají to starší občané, děti, rodiče dětí a spoří jim na jejich budoucí bydlení, dostanou od státu dva tisíce, pokud naspoří dvacet tisíc.

To znamená, to, že to úplně zanikne. Možná se zmíním o státním dluhu, protože se tady pořád říkají nepravdy. A uvedu tady na mikrofon tu skutečnost, že za vlády Andreje Babiše se státní dluh vůči HDP snižoval, díky covidu poslední dva roky lehce narostl, ale nedostal se na to zadlužení jako na začátku.

Děkuji.

Pokud jste tu nebyl, pane poslanče, tak si to přečtěte prosím ve stenozáznamu.

Prosím.

Ale to není tak pravda, protože když se podíváme, tak možná jeden z největších dopadů to bude mít na podnikatele, na podnikatele a majitele pizzerií, protože tam se topí dřevem.

Děkuji. Děkuji pěkně za dodržení času a jsou zde tři další přihlášení s faktickými.

Děkuji za slovo.

Teď říkáte, že daň z nemovitosti se zvýší na dvojnásobek, ale doposud jsme se to nikde v papírové formě od vlády nedozvěděli, akorát čteme nějaké novinářské zprávy. A co se týká účasti tady ve Sněmovně, tak já se pokusím svoji účast ještě zlepšit, když říkáte, že jsem tady nebyl. Já děkuji. Opět omluva, ještě načtu. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já se musím přiznat, pane ministře, že jsem to byla já, která šla za panem poslancem Bendou, prostřednictvím paní předsedající, jestli byste byl tak hodný a přišel sem, protože tady opravdu padalo docela dost otázek. Nevím, zda kolega si je zapsal. A docela bych ráda věděla na ně odpovědi, protože říkám, nebyly to otázky, které by se opakovaly. A ohledně té daně z nemovitosti.